Eviduji s procedurálním návrhem pana poslance Koníčka. Prosím. Vážený pane předsedající, kontrolní výbor tento tisk ještě neprojednal. Chtěl bych Poslaneckou sněmovnu požádat o přerušení projednávání do dokončení projednávání v kontrolním výboru. Eviduji zde žádost o odhlášení. Já vás tedy všechny odhlásím a požádám, abyste se opět přihlásili svými kartami. Pro pořádek zopakuji, že budeme hlasovat o procedurálním návrhu, a ten návrh zní, že k projednávání vládního návrhu zákona se vrátíme poté, co ho projedná kontrolní výbor.

Je to hlasování s pořadovým číslem 34. Přihlášeno je 106 poslankyň a poslanců, pro návrh 105, proti žádný. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas, a přerušuji projednávání tohoto bodu.